Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 41 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby v úterý 12. dubna. Pan poslanec Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 3 a pan poslanec Martin Komárek ruší svoji omluvu. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Martu Semelovou a pana poslance Jaroslava Klašku. Má někdo nějaký jiný návrh?

Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o ověřovatelích schůze. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro ověřovatele paní poslankyni Martu Semelovou a pana poslance Jaroslava Klašku, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 1, přihlášeno je 100 poslankyň a poslanců, pro 95, proti žádný. Návrh byl přijat. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 45. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Jako první do diskuse s přednostním právem ještě před schválením pořadu je přihlášen pan předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Měl jsem teď trochu pochybnosti, jestli mám začít hovořit, když tu není pan ministr vnitra, ale pan ministr vnitra právě přichází, takže z tohoto hlediska je vše v pořádku. Jak všichni víte, tak v posledních dnech se v souvislosti s problematickými momenty kolem postupu policie při návštěvě prezidenta Čínské lidové republiky objevila řada vysvětlení, řada často protichůdných informací. A my jsme toho názoru, že si toto téma bezesporu zaslouží, aby bylo vysvětleno občanům, aby bylo vysvětleno Poslanecké sněmovně, abychom se dočkali strukturovaných a kompetentních odpovědí od představitelů vlády, jak to bylo, co se stalo, jaká opatření byla přijata, aby se něco podobného v budoucnu neopakovalo. Proto jsme navrhli, aby tento bod byl běžně zařazen do programu jednání této schůze. Vládní koalice to odmítla a tento náš postup zablokovala, takže nemáme jinou možnost než prostřednictvím mimořádné schůze donutit vládu, donutit pana ministra vnitra, aby informoval Sněmovnu o postupu policie a bezpečnostních složek během návštěvy čínského prezidenta v České republice. Já samozřejmě nepochybuji o tom, že zajištění bezpečnosti nejvyššího státního představitele zahraničního státu, v tomto případě Čínské lidové republiky, je z hlediska plánování operativy nepochybně náročný úkol a že naše bezpečnostní složky se tohoto úkolu i v tomto případě zhostily dobře, protože nedošlo k ohrožení bezpečnosti ani zdraví zúčastněných osob. Nicméně takovýchto státních návštěv jsme tu měli v minulosti celou řadu. Vždy docházelo k precizní přípravě, vždy docházelo k různým bezpečnostním opatřením, ale nikdy tyto návštěvy nebyly provázeny těmi incidenty jako právě návštěva prezidenta Čínské lidové republiky. Zde došlo k řadě událostí, které musí být prošetřeny, musí být vysvětleny. Musíme vědět, jestli policie postupovala v souladu se zákonem, a pokud ne, kdo za to odpovídá a jaké kroky z toho budou vyvozeny.

Jednak je to případ zamezení vstupu demonstrantů na Hradčanské náměstí.

Dalším problematickým momentem je samozřejmě šikanování pokojně se chovajících aktivistů, zabavování tibetských vlajek, které byly v soukromém vlastnictví, preventivní kontrola občanů, kteří se ani žádné demonstrace nezúčastnili, atd. Jedním z hlavních selhání nepochybně byla i špatná koordinace organizátorů státní návštěvy s představiteli bezpečnostních složek. Ukazuje se, že policie pravděpodobně v řadě případů jednala se zpožděním, což zase způsobovalo konflikty, kterým se ale dalo právě tou lepší koordinací předejít. A tohle už naznačuje i jakési politické selhání. Politické selhání, na které musí reagovat vláda, na které musí reagovat ministr vnitra. Incidenty zároveň prošetřuje pražské vrchní státní zastupitelství a to také musí dojít k závěru, zda nedošlo k porušení ústavně garantovaného práva na svobodné vyjádření a na nenásilné vyjádření osobního názoru, o čemž tady můžeme také pochybovat.

To je opravdu slabá odpověď. My potřebujeme vědět, jestli za tím nebylo nějaké zadání a jestli z toho někdo nemá vyvodit personální, politickou a jinou odpovědnost. A já samozřejmě chápu, a rozumíme tomu všichni, že návštěva čínského prezidenta se konala v bezpečnostně zostřené době. To všichni víme.

Tady skutečně existuje řada otázek, proč tak policie jednala, na čí příkaz tak jednala, zda to bylo nutné a proč k tomu všemu došlo. A to je ta hlavní obecná politická otázka, na kterou tady musíme slyšet odpověď od vlády, od pana premiéra nebo od pana ministra vnitra.